Máme paní ministryni, takže skončila pauza, tak můžeme jednat o těch zákonech. Děkuji za slovo, pane předsedající. Také vítám paní ministryni.

Nicméně je úkolem vlády, která je Sněmovně odpovědná myslím, že na tomhle se stále všichni shodneme aby zde zajistila vždy přítomnost alespoň jednoho člena vlády, tak aby Sněmovna mohla jednat. Ideálně aby to byl člen vlády, jehož gesce se týkají body, které budeme projednávat. Čili to je tahle poznámka.

Nicméně to asi podrobněji v rozpravě. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím.